Poslední věc. Paní kolegyně se ptala na vyloučené lokality, na to, jestli jsme to s nimi konzultovali.

Na druhou stranu chci ujistit kolegyni z hnutí ANO, že vyloučenými lokalitami se budeme zabývat.

Není tomu tak.

Ještě než vystoupíte, drobně upřesním, že případné pozměňující a jiné návrhy, které zde zazní v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. Prosím, paní místopředsedkyně. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, vážený pane ministře, moc děkuji za reakci ohledně ošetřovného.